Dalším návrhem, se kterým přicházíme, je návrh na podporu obcím v národních parcích. Jinde prostě obce nejsou.

Je tam zatím 6 milionů.

Čili dát možnost, prostor, aby toto bylo možno změnit, a obcím v Národním parku Šumava tímto způsobem malinko pomoci. Samozřejmě je třeba hledat vždycky zdroj pro tyto prostředky.

Rok co rok ta částka byla stejná. A najednou v letošním rozpočtu máme 230 milionů korun.

Čili tu částku navrhuji vzít z oněch transferů mezinárodním organizacím.

Jedná se konkrétně o výsadbu stromořadí kolem cest v obcích, což je podle našeho názoru velmi záslužná věc.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuju za slovo.

My jsme dlouhodobě prosazovali navýšení platů v sociálních službách a přiznám se, že jsem trochu zklamaný z výsledku. Nám bylo nejprve přislíbeno, že bude doprovodné usnesení, které zaváže vládu, aby to napravila v průběhu roku. Nicméně to doprovodné usnesení bohužel nebylo načteno.

Takže my z toho nejsme úplně nadšení, proto zvážíme podporu toho návrhu PN52.

Důležitý je pro nás ten 67, kde jde o navýšení prostředků pro studenty doktorských studií na vysokých školách.

Asi před třemi hodinami jsem se přihlásil do rozpravy. Mezitím jsem zjistil hodně zajímavého o rozpočtu hnutí Úsvit, o rozpočtu Senátu.

Řekněme si jasně, rozpočet má 50miliardový schodek, a to ve chvíli, kdy se ekonomice daří. Není ani válka.

Řekněme si jasně, je to špatně.